Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

A jinak si myslím, že to není nic ani, co by bylo dříve nějak zvláštní, protože, myslím těch 6 miliard, skutečně úhradová vyhláška je vždycky pouze ten základ.

Jenom rychle. Já rozumím dotazu pana kolegy Stanjury. Jak to rozdělit. Jednak o tom bude jednat, o zdravotně pojistném plánu, nyní v úterý správní rada VZP a pracovní skupiny ve čtvrtek a bude to určitě jeden z důležitých bodů jednání.

A ta základní sazba není pro všechny nemocnice stejná. Je daná historicky a bohužel některé nemocnice díky tomu, jak se nastavilo financování nechci to tady rozvádět, já si dovedu představit, že budeme třeba na té správní radě mluvit o tom těm nemocnicím, které mají tu nízkou základní sazbu, nějakým způsobem pomoct.

Říká nereagovat. Pět miliard z peněz daňových poplatníků není tak málo.

Zeptám se kolegyň a kolegů: viděli jste někdy ty vzorce, jak se počítá...? Viděli.

Jsem programátor a nebyl jsem ho schopen správně přečíst. Je obrovský vzorec. To přece není triviální věc, úhradová vyhláška.

To je prostě složité. Nyní s faktickou poznámkou na poslanec Bohuslav Svoboda. Zatím poslední přihláška na faktickou. Takže pane poslanče, máte slovo. Vaše dvě minuty. Prosím. Děkuji za slovo. Já bych také poprosil o vysvětlení.

Ale na výstupu z toho je to, že pojišťovna má tedy za stejnou činnost některým nemocnicím platit jinak, nebo tedy víc.

Ale je to tak.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Roman Onderka. Nyní již nevidím žádnou přihlášku do podrobné rozpravy, takže já tímto podrobnou rozpravu končím. Pan ministr? Pan zpravodaj? Takže nyní přistoupíme k hlasování o přednesených návrzích.

Je tady zájem o odhlášení, takže vás odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Registruji, že v podstatě o všech vícebodových návrzích, což jsou všechny kromě Pirátů, budeme hlasovat po bodech jednotlivě. Tak prosím. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, sešlo se nám pět návrhů. Neslyšíme! Já vás poprosím o klid!

První budeme hlasovat o návrhu na usnesení paní poslankyně Gajdůškové, kdy Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že současná situace v oblasti personálního zajištění zdravotní péče je vážná.